Děkuji. Jistě jsem vám dal dostatek času, pane kolego, i po tom přerušení. Potom řádná přihláška pana senátora a pana poslance Pavery. Ono to nebylo moc fér, ten argument, že to svědčí o kvalitě předlohy.

Děkuji panu poslanci Vondráčkovi.